Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování 31 přihlášeno 98, pro 48, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Tak prosím...

Já budu stručný.

Prosím, má slovo s přednostním právem pan místopředseda Luzar.

A to pirátské usnesení má větší smysl než to, které teď bylo navrženo. Tak jsme si to hezky vyjasnili.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. n) vypracovala a zveřejnila plán očkování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování 39 přihlášeno je 99 poslanců, pro 38, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. s) připravila zhodnocení provedených opatření, předpovědi dalšího vývoje a realistické epidemiologické modely.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je pro?

Kdo je proti?